Tady je požadavek na novelizaci trestního zákoníku v přerušení běhu promlčecí doby za trestnou činnost spojenou se zneužitím pravomoci u státních zástupců.

Mimochodem, vždycky když řešíme nějaký podobný exces v naší Sněmovně, vždycky tady skončím já a řeším ústavnost, vždycky je to směrováno nějakým směrem. Já v návrhu ani nevidím ani schopnost naplnění účelu, ani faktickou potřebu, a už vůbec ne přiměřenost takového opatření ve vztahu k zamýšlenému účelu. Obdobné postupy bývají spojené s imunitou určitých osob, ale vedoucí státní zástupci a jejich náměstci žádnou imunitu nemají, a to ani přestupkovou. Předmětný návrh de facto staví vedoucí státní zástupce do role a priori podezřelých osob a státní zastupitelství jako instituci absolutně neschopnou plnit svoji roli. Já myslím, že v takové situaci nejsme. Budu zkracovat svůj příspěvek, protože dál je právní a mám tam citaci paragrafů, to, co jsem si stihl od rána opatřit. Vyšetřovací komise navrhuje novelizovat trestní řád v tom směru, aby bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v trestním řízení.

Státní zástupce postupuje podle tohoto ustanovení zejména v případech, kdy zjistí vážné nedostatky v činnosti dosavadního zpracovatele věci nebo shledá, že taková osoba služebně činná v policejním orgánu nerespektuje jeho pokyn nebo neprovede požadované doplnění dokazováním. Tímto návrhem tak vyšetřovací komise de facto navrhuje, aby státní zástupce neměl možnost dostát své odpovědnosti za zákony a efektivní průběh přípravného řízení trestního.

Tak prosím, mějme to na paměti, až budeme my jako Sněmovna ukládat něco, co uložit nelze. Opravdu reálně čistým zdravým rozumem to uložit nelze.

Tímto postupem státní zástupce může nahradit ve vyšetřování činnost policejního orgánu jak pro jeden úkon, tak úplně, pokud se rozhodne, že provede vyšetřování celé.

Státní zástupce je osobou finálně odpovědnou za zákonný a efektivní průběh přípravného řízení trestního. Policejní orgán je nadán procesní samostatností, ale ta je logicky limitována právě nadřízenou rolí státního zástupce jako osoby vykonávací dozor nad zákonností přípravného řízení. Je to také státní zástupce, kterému je uložena povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Ale prosím, mám výrazné výhrady ke kvalitě navrženého textu.

Myslím, že to, co nám předložila komise, je nehlasovatelné, chcemeli se zachovat odpovědně jako zákonodárci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Než přejdeme k faktickým poznámkám, tak ještě omluvy.

Tak to byly omluvy. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, ten ale není přítomen, takže jeho faktická poznámka propadá. Následuje pan předseda Blažek. Prosím, pane předsedo. Nebojte se právničiny. Já jenom v reakci na pana kolegu Vondráčka. My nejsme ve třetím čtení nějakého zákona.

A vláda řekne třeba podle nás to stačí. Jiná možnost neexistuje.

Ale vláda třeba dospěje k tomu nám to stačí. Na jejich odpovědnost ale. Pokud jde o další návrhy, které se týkají zákonů, tak tam jde jenom o to, aby vláda něco předložila. Tak vláda nám napíše třeba, že to nejde z těch důvodů, co říkal pan Vondráček. Toto není třetí čtení zákona.

To je všechno. Prosím, pane poslanče.

A mě jeho slova zaujala z toho pohledu, že skutečně nejsem právník, a já nejsem schopen v této chvíli posoudit, zdali jeho argumenty, které nám tady sdělil, jsou relevantní, nebo ne.

Ten útvar pracuje. Takže bych navrhoval, abychom skutečně prodiskutovali, projednali to, co je tady dneska navrhováno.